Já se moc omlouvám. Pardon... Jestli se někdo další nehlásí do obecné rozpravy...

Já respektuji návrh pana zpravodaje. Vím, jak to dopadne.

Máme tady procedurální návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy. Takže zahajuji hlasování o procedurálním návrhu, abychom všechny ty tři... Omlouvám se. Považuji toto hlasování za zmatečné. Tam by muselo dojít jedině k tomu, že byste, pane předkladateli, ty dva zbývající stáhl, což nepředpokládám. Jsme u konce rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí ještě do rozpravy. Ptám se, jestli si pan předkladatel nebo pan zpravodaj přejí závěrečné slovo. Ne, nepřejí.